Takže ještě nechávám na vaší úvaze, zda nepomoci. Dopad do rozpočtu jsou nízké desítky milionů, jak mi uvedl aparát Ministerstva financí.

Je to určitě dobrá věc a podnikatelé to velmi vítají. Tady prostě musím říct a tady budu už jenom kritická že tady absolutně jste, pane ministře, nezvládl bezprecedentním způsobem vytvoření zcela nové daně formou vlastního pozměňovacího návrhu.

Takže tento způsob byl rychlý sice zatížil daňový balíček, který všichni vítáme rychlý pro vás a pro vás z vašeho pohledu bezbolestný.

Nemám z toho radost, protože s vámi narazí celá tato zem, hlavně rozpočet.

Chápu, že jsme v nějaké složité době, ale i v složité době máme komunikovat s odbornými svazy, komorami, s opozicí, vždyť to přece je zájem celé země. Takže nepředvídatelnost vládnoucí pětikoalice, která si na tom dle svých slov a slibů zakládá, ale vůbec to tak podle činů nevypadá.

Já se bojím, aby tuto daň nakonec nezaplatili občané, například ve zvýšených poplatcích za bankovní služby nebo ve zdražení úvěrů či jejich částečné nedostupnosti. Neslyšela jsem od ministra financí žádné záruky, že se tak nestane.

Dalším faktem, nad kterým se musím pozastavit, je to, proč vládní pětikoalice čekala tak dlouho s řešením energetické krize. Místo toho, aby vláda řešila energetickou krizi, se radši rozhodla zabývat politickým zrušením EET nebo ovládnutím České televize a Českého rozhlasu, což se tady řešilo tento týden v úterý.

Mohla zastropovat ceny u výrobců a tím ušetřit desítky miliard korun ve státním rozpočtu. To, že návrh ministra Stanjury nepočítá v bankovním sektoru se zdaněním všech významných bank u nás, ale jenom se zdaněním šesti bank, je také problém. Ostatně preferování zájmových skupin jsme zde viděli v přímém přenosu při snaze snížit zdanění hazardu, které bylo nebo zatím pořád je součástí tohoto daňového balíčku a které veřejně ministr financí Stanjura podpořil.

Ale to, že tato pětikoalice hraje ve prospěch zájmových skupin, a ne ve prospěch českých občanů, je již nyní zcela jasné. Dalším zamýšleným dopadem daně z mimořádných zisků je faktická novelizace rozpočtového určení daní.

Jenže s tímto samotný návrh poslance Stanjury vůbec nepočítá.

Vzpomínáte si i na další? Když jsme tady zaváděli kompenzační bonus, pomáhali živnostníkům a osobám samostatně výdělečně činným, kteří žijí v městech a v obcích, a vysvětlovali jsme tehdy, že jim pomáháme, aby dál mohli platit daně, dál existovat, a všem se to vrátí, jak jsme tady byli tlačeni do kompenzací.